Iráčtí představitelé již netrvají na ukončení spojenecké přítomnosti v zemi a řada z nich naopak tuto pomoc oceňuje a podporuje a všichni naši významní spojenci v rámci Aliance navíc potvrdili, že budou v Iráku i nadále pokračovat.

Mandát pokrývá rovněž Kuvajt, protože tam jsou umístěny prvky velitelské struktury koaliční operace.

Nasazení vojenských policistů v misi KFOR bude mít pro Českou republiku celou řadu přínosů. Za druhé, naše vojenská policie získá přístup k informacím, což bude Česká republika moci využít i pro svou vnitřní bezpečnost z důvodu tedy organizovaného zločinu, migrace. Západobalkánská migrační trasa prochází Kosovem a přítomnost naší vojenské policie v zemi zvýší tedy přehled o migračních tocích v této oblasti, což se snad shodneme všichni, že je pro Českou republiku určitě žádoucí.

Dámy a pánové, navrhovanými aktivitami Česká republika přispívá ke stabilizaci bezpečnostní situace v krizových regionech.

Zkušenosti nejenom tak, že budou oni někoho cvičit, ale zejména zkušenosti i od těch Ukrajinců, protože to, čím si procházejí vlastně vojáci i dobrovolníci na Ukrajině, je něco, co přináší zkušenosti každé armádě světa, což je velmi ceněné nejenom z hlediska těch zpravodajských informací.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji, paní ministryně.

A já poprosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru, pan poslanec Josef Flek, informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Pane poslanče, prosím, máte slovo. Dobrý den, děkuji. Vážená paní ministryně, vážení kolegové, v rychlosti bych shrnul to, co tady bylo řečeno. Paní ministryně to vzala podrobně. Na výboru pro obranu jsme hlasovali jednohlasně. Ale k té informaci. Mám tu čest dnes být zpravodajem zásadního tisku. Jako druhé, ale nikoliv druhotné, dnes bude téma tohoto sněmovního tisku pobyt příslušníků ozbrojených sil Ukrajiny a členských států EU na území České republiky.

Přibližně dvacet států Evropské unie by mělo zájem o zapojení. Náklady budou částečně kompenzovány, jelikož jde o záštitu asistenčních misí Evropské unie. Irák ačkoliv jsme se kdysi ujišťovali, že Islámský stát skončil, není to pravda, stále existuje. Musíme být ostražití a řešit problémy tam, kde vznikají, aby nepřišly pak za námi. Co se týče Kosova, jde o bezpečnostní situaci v Kosovu a promítá se zde válka i na Ukrajině.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče.

Děkuji velmi za slovo.

Já bych ráda v této souvislosti poděkovala paní ministryni obrany za spolupráci, protože ten návrh byl připraven právě ve spolupráci obrany a zahraničí. My jednoznačně podporujeme přijetí toho předkládaného návrhu. A to proč? Ten materiál je podklad, který umožní výcvik příslušníků ozbrojených sil Ukrajiny, a naše pomoc i v tomto ohledu takto bude rychlá a účinná. A co se týče navýšení naší přítomnosti v Kosovu, tak tím zase demonstrujeme náš závazek ke stabilitě regionu západního Balkánu. Ten patří k prioritám české zahraniční politiky.